Děkuji.

To se netýká dětské skupiny. Takže dětská skupina se na tyto případy vůbec nevztahuje. Jsou to firemní školky. Děkuji paní poslankyni.

Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

Prosím vás, nikdo nejsme spasitelem a nikdo nevíme, co tady bude za pár let. Spoustu věcí řekl pan kolega Opálka a já se k němu připojuji. Prosím berte to, že k tomu přistupujeme odpovědně a chceme poukázat na všechny věci, které se už v minulosti právě v sociálních službách udály. Děkuji. Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Váchu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych se vaším prostřednictvím obrátil na paní poslankyni Semelovou. Nemáte pravdu. Existují dětské skupiny, které normálně dneska fungují.

To znamená, to je v podstatě experiment. Můžete se tam přijet podívat, jak to tam funguje, jak jsou děti a maminky šťastné, jak ty maminky jenom díky této dětské skupině mohly jít do práce. Teď pracují pro společnost, platí daně a dětská skupina funguje.

Akorát potřebují mít zákon. A už teď je tedy vidět, že to funguje, že to je alternativní forma péče, že to není konkurence školkám. Dneska víme, že školku dostanou, aspoň v našem městě, děti většinou od čtyř let, od tří ji nedostanou. A ta dětská skupina funguje, aspoň v našem případě, právě pro ty maminky, které chtějí dřív do té práce, po roce, po dvou letech, nemůžou umístit dítě do školky ani do jeslí.

To jenom na upřesnění. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Rodiče mají zájem, aby děti byly ve školkách v místě bydliště, aby se už ten kolektiv vytvářel pro první třídu a následné vzdělání. Ale prostě pokud ta místa nejsou, tak se využívají možnosti alternativní. Pokud boom opadne, bude míst ve školkách dostatek, ať dětské skupiny prostě zaniknou. Pane poslanče, já se omlouvám, že vám skáču do řeči, ale chci vyzvat vaše kolegy a kolegyně v celém sále, aby zachovali klid, abyste je nemusel překřikovat. Děkuji. Děkuji za upozornění, nicméně už jsem chtěl stejně skončit. A narážím na poznámku pana poslance Opálky.

Děkuji za dodržení časového limitu a nyní prosím k mikrofonu řádně přihlášeného do rozpravy pana poslance Hegera. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já musím vyjádřit sympatie k tomu zákonu, přestože jsem velkým příznivcem mateřských školek, pokládám je za dlouholetý zdařilý konstrukt našeho školství a myslím si, že také vytvořily síť velmi kvalitních učitelek, celkem renesančně vzdělaných, které jsou schopné malým dětem mnoho věnovat.

Ale to hlavní, kvůli čemu jsem chtěl vystoupit, je jiná věc. Týká se oblasti zdravotnické. Je to otázka očkování. Vzhledem k tomu, že se paralelně s projednáváním tohoto zákona objevila velká aktivita lidí, kteří patří do sféry nepřátel očkování, někteří přímo jsou odpírači očkování a zcela zbytečně komplikují naši scénu mediální občasnými výpady proti povinnému očkování, které patří k jedněm z nejlepších úspěchů našeho zdravotnického systému. Protože byly tendence narušit povinnost očkování v rámci tohoto zákona, tak já cítím za svou povinnost říci, že z hlediska vědecké epidemiologie a vědecké organizace veřejného zdravotnictví je očkování, povinné očkování, zavedeno jako věc, která je v souladu s doporučením Světové zdravotnické organizace. Naše země je pro vysokou proočkovanost zejména v oblasti dětských chorob velmi chválena a Ministerstvo zdravotnictví a sféra hygieny tento stav velmi propagují a doufají, že i tak nadále zůstane. Věc samozřejmě vypadá velmi levně, když se začne říkat, jak je očkování nebezpečné a jak přináší určité komplikace. Ale je potřeba říct, že tyto názory vycházejí z nepodložených studií, které se označují za vědecké, ale nejsou jimi. Nejsou řádně prokázány, zatímco ten pozitivní efekt je prokázán opravdu velmi seriózně a současná kvalita očkovacích vakcín dává vysokou pravděpodobnost toho, že jsou naprosto bezpečné. K celé věci se vyjadřoval i Ústavní soud, který povinnost očkování v našem případě tak, jak je v zákoně zavedená, prohlásil za ústavně konformní. Já bych proto varoval před přijímáním pozměňovacích návrhů, které by mohly tento status quo rozvolnit.